Navrhovatel? Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti? V hlasování číslo 102 bylo přihlášeno 161 hlasujících, pro 159, proti 0. Návrh byl přijat. Prosím.

Jedná se o stanovení funkčního období pouze u nejvyššího státního tajemníka, státního tajemníka, personálního ředitele sekce pro státní službu, vedoucího služebního úřadu, vrchního ředitele sekce a ředitele sekce, to je, vypouští se ředitelé odborů z přesoutěžení.

Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Tento návrh byl zamítnut. Prosím.

Stanovisko ústavněprávního výboru: nedoporučuje. Stanovisko navrhovatele? Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Prosím. Jedná se o úpravu přechodného ustanovení, aby přesoutěžení bylo až po pěti letech od účinnosti této novely. Stanovisko navrhovatele? Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Prosím.

Stanovisko navrhovatele? Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Prosím.

Stanovisko ústavněprávního výboru: nedoporučuje. Stanovisko navrhovatele? Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Tento návrh byl zamítnut.

Stanovisko navrhovatele? Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Tento návrh byl zamítnut.

Stanovisko navrhovatele? Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Tento návrh byl zamítnut.

Dle návrhu stačí praxe kdykoliv neomezeně. Stanovisko navrhovatele? Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Stanovisko navrhovatele? Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Stanovisko navrhovatele? Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Tento návrh byl zamítnut.